33.

Prosím, pane ministře, máte slovo.

Navrhovaná úprava je nezbytná k zajištění řádné implementace prováděcí směrnice do právního řádu České republiky.

Vláda návrh zákona projednala, schválila už v průběhu minulého roku, konkrétně v červenci 2019.

Já vám děkuji, pane ministře. Nechtěl jsem vás přerušovat, ale mám dojem, že hladina hluku je příliš vysoká. V případě, že máte něco k projednání, třeba i s paní ministryní, běžte do předsálí.

Dobré dopoledne, vážené kolegyně a kolegové. Budu velmi stručný. Vše podstatné řekl pan ministr. Jedná se skutečně o změnu jednoho data. Děkuji. Ptám se, kdo má zájem o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu. Zřejmě není. Žádný návrh na vrácení či zamítnutí nepadl, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Předseda Poslanecké sněmovny navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru?

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Pan předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Ptám se, zda je zde nějaký návrh na přikázání jinému výboru. Nevidím nikoho, že by se hlásil, takže tím jsme vyčerpali všechna hlasování a já končím prvé čtení tohoto tisku a všem vám děkuji.